Zřejmě to ale nefunguje, protože představitelé současné vládní pětikoalice nás opět ženou do vojenské dohody s cizí mocností.

Každá velmoc má svoje zájmy a Spojené státy samozřejmě také. Stát jako takový není dobročinná organizace a Spojené státy naplňují především svoje zájmy. Hnutí SPD prosazuje, že k takto zásadním otázkám fungování naší země by se měli mít možnost vyjádřit občané v referendu. A to je přesně tento případ. Jestli zde budou vojáci cizích států, musí to odsouhlasit občané v referendu, nejenom vláda, která prokazatelně zastupuje menšinu občanů. Již s tím máme přece více jak dvacetileté nepříjemné zkušenosti z minulého režimu. Nedopusťme, aby se dějiny opakovaly. V posledních týdnech se na všechny poslance obracejí občané České republiky, kterými jsme byli zvoleni a které zastupujeme, vyjadřují svůj nesouhlas s touto projednávanou dohodou. Každý den dostáváme stovky mailů a zpráv od našich občanů. Vzpomeňme si, jak před lety Česká republika odmítla americký radar. Nebo lépe řečeno, byli to především naši občané, kteří ho odmítli. A opět zde máme podobnou situaci a řešíme podobnou záležitost. Často slyšíme z médií, že členství v Severoatlantické alianci nám zaručuje bezpečnost, což je v pořádku. A to byl přece důvod našeho vstupu do této Aliance na konci devadesátých let. Tak proč tedy další dohoda? Proč souhlasit s dalšími upravenými podmínkami, které v mnoha ujednáních staví naši Českou republiku do druhořadé role? Mnoho nejasných otázek je důvodem, proč s touto dohodou zásadně nesouhlasím a žádám vládu o rozhodnutí o přijetí této dohody v referendu všech občanů České republiky. Děkuji vám za pozornost. Já také děkuji. Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Balaš a připraví se pan poslanec Vondráček. Pane poslanče, prosím. Děkuji, paní předsedající.

Děkuji za dodržení času. Pane poslanče, prosím. Děkuji za slovo. Já jsem si vybral tuto chvíli pro faktickou poznámku jenom proto, že jsem byl v rámci rozpravy upozorněn, že bod čtyři, který jsem četl, není úplně to, o čem jsme jednali, došlo tam k nějaké změně slovíčka, aby to zaznělo na mikrofon, aby to zaznělo do stenozáznamu.